Děkuji, to bylo připojení k návrhu změny program. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Na to se snad ani nedá reagovat, ale já musím.

A vy, paní předsedající, když vám říkám, že nerespektujete jednací řád, tak se díváte z okna, abyste to nemusela přerušit. Takže dávám námitku proti postupu předsedající.

Zazněla tedy námitka pana předsedy klubu SPD Radima Fialy proti postupu předsedající. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto námitku, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Námitka byla zamítnuta. Prosím. Já budu krátká, jak jste říkala.

Chtěla bych říct, že nebudu nikterak apelovat na své kolegy a omezovat je v rozpravě, oni si řeknou to, co budou chtít říci, k jakémukoli tisku. My to tak prostě máme, že každý se může vyjádřit tak, jak chce. A samozřejmě, neříkám to ráda, ale hnutí ANO má sebrány podpisy poslanců, a pokud se nedočkáme uprchlické strategie, budeme muset požádat o svolání mimořádné schůze. Děkuji. To byla paní předsedkyně a ještě paní místopředsedkyně, obě s přednostním právem. Děkuji velmi za slovo. Mě by velmi mrzelo, kdyby musela být svolaná mimořádná schůze na strategii zvládnutí uprchlické vlny, a chtěla bych vás požádat, protože všichni víte, že pak a tam by se asi program schválil, protože jsem přesvědčena o tom, že k tomu mají co říct především komunální politici, starostové, hejtmani, kde tady máme velké zastoupení těchto lidí, aby nám také předali praktické zkušenosti, jak to dnes v území funguje, respektive nefunguje a já, pokud dneska v deset hodin neschválíte ten bod, zařazení té strategie, tak... Já pořád ten dokument nemám. Prosím vás, tak mi řekněte, je ta strategie, je ten plán? Já jsem ho doteď nedostala, já ho nemám. To není, to není ten dokument, který bychom měli dostat. Znovu říkám, já jsem včera tady na chodbě potkala paní z Ministerstva vnitra, která měla manažerské shrnutí, které mi pan ministr vnitra slíbil, a řekla mi, že ho nemohu dostat.

Takže já vás znova žádám. Vy moc dobře víte, že stavební zákon je ten, který hnutí ANO v minulém funkčním období prosadilo, a dneska je tam návrh na zamítnutí, takže se dá předpokládat, že určitě ten proces nebude krátký.

Prosím, pane ministře. Děkuji. Dobré ráno.

Nikdy déle. Není možné tady chodit z vaší strany a říkat: Chceme mít prostor na opoziční okénko, chceme mít prostor mluvit k zákonům neomezeně dlouho, kdy tady společný návrh zákona, který podepíší všichni poslanci napříč politickým spektrem, jste minulý týden hodiny obstruovali čtením naprosto nesmyslných textů.

A my máme nechat Sněmovnu běžet tady v tomto režimu?

Prostě poprosím včera váš pan předseda, pane předsedo Fialo, tady nejenom na mne, ale i na ostatní reagoval...

Minulé čtyři roky opozice se zdaleka nechovala tak, jak se chová dnešní současná opozice. Nebyly tady hodiny rozprav k návrhu programu schůze. Jestli někdo tvrdíte, že ano, ukažte mi, který den to bylo a kolik hodin.